Říkal jsem také, že ten odhadovaný dopad do státního rozpočtu bude někde do 20 miliard korun.

Tato částka se bude v budoucnu určitě také valorizovat a vytváříme tady na příštích zhruba 21,5 roku podle té průměrné doby, kdy je vyplácen starobní důchod, mandatorní výdaj, s kterým nikdo už neudělá žádnou parametrickou úpravu.

To prostě možné není. A to je ten dopad na ty veřejné finance, který je opravdu v tom rozměru té významné hospodářské situace, tak jak to legislativní nouze pojmenovává, stav významné hospodářské škody ve vztahu k tomu dopadu na státní rozpočet. To v žádném případě. Ale když se podíváme na ty výdaje, které tím jednou provždy z toho státního rozpočtu už vezmeme, nemáme je kryté příjmy na odvodech sociálního pojištění, tak ten deficit opravdu budeme zatěžovat obrovským způsobem.

Já samozřejmě také jsem se díval třeba i na některé sousední státy.

To je ještě také možné si porovnat.

Co si tady ještě dovolím také uvést pro to určité podpoření faktů, aniž bych stavěl kohokoliv proti komukoliv jinému, ale to je něco, co nám vyjadřuje i tu mezigenerační solidaritu, tak je to srovnání průměrného důchodu vůči průměrnému čistému příjmu na hlavu v rodině, v domácnosti, tam, kde mám domácnost, která má dvě děti.